Já bych se tedy rád ohradil proti té kritice, protože my jsme stále kritizováni, že máme špatné strukturální saldo.

Růst, prosím vás, příští rok je predikován na 2,2 a tento rok na 2,4. Tak zkuste používat správná čísla.

Došlo sice k výraznému zlepšení strukturálního salda, ale za jakou cenu?

Srovnámeli tyto výsledky s působením současné vlády, tak fiskální politika konečně funguje, jak má. Nejen že je střednědobý rozpočtový cíl plněn v každém roce, ale výše strukturálního deficitu se soustavně snižuje a pohybuje se v desetinách procenta HDP.

V důsledku plánovaného snižování schodku státního rozpočtu se výsledky hospodaření budou dále zlepšovat. Hospodaření veřejných financí není pouze o deficitu.

Ano, vážení, my jsme ušetřili za dobu naší vlády 17 mld. korun na obsluze státního dluhu. Takže pokud mluvíme o strukturálním deficitu, mám tady takovou tabulku... Pan poslanec Kalousek vždy mluví jenom o strukturálním deficitu. A víte, kdo je jeden z nejlepších států z hlediska strukturálního deficitu v Evropě? Div se světe, Řecko! Řecko je na čtvrtém místě.

A my jsme třetí. Takže toto je strukturální deficit! A ne to vytrhovat z kontextu. Takže to bych byl strašně rád, kdybychom si zapamatovali, o čem to je.

Takže my si nebudeme půjčovat 60 mld.

Také jsme vydělali. My to totiž řídíme jako rodinné finance. A od minulého roku jsme si napůjčovali 205 mld. za nulový nebo negativní úrok.

Projednáváme návrh zákona o státním rozpočtu. My jsme ušetřili tento rok na obsluze státního dluhu 10,7 mld. korun. Někdo tady kritizoval rozpočtové opatření. Ano, to byla úspora kapitoly Ministerstva financí, ale vláda rozhodla o tom, kam ty peníze šly.

Původně, dobře víte, že výdajové rámce nebyly takhle vysoké, byly podstatně nižší.